Byla zde i příkladná spolupráce se soukromým sektorem, protože často je státní správě vytýkáno, že si nemůže dovolit odborníky, a proto byli na spolupráci s tehdejší vládou, s tehdejším ministerstvem i Poslaneckou sněmovnou přizváni i odborníci ze soukromého sektoru.

Já bych byl rád, protože i současná ministryně pro vědu, vzdělávání, vývoj a výzkum kritizovala komunikaci předchozí vlády a byla iniciátorkou a průkopnicí, aby byla vytvořena strategická komunikace, respektive lepší komunikace, než bylo vyčítáno vládě Andreje Babiše. Tak bych chtěl tento bod zařadit, aby nám premiér řekl, jaké kroky jeho vláda podnikla, jaké kroky v boji proti dezinformacím podnikne, jaké informace z těch doporučení, která vypracovali i členové komise, kteří jsou členové současné koalice, jaké si z toho vzala informace a jak se to bude dále vyvíjet, protože i v médiích bylo zmíněno, že se tomu nikdo nevěnuje.

Je tam spousta kvalitních odborníků, kteří denně analyzují různé dezinformace a připravují doporučení. Ten tým je kvalitní, jsou to odborníci. A já doufám a pevně věřím, že současný ministr vnitra tento tým bude rozvíjet a naším cílem bylo, aby tyto týmy vznikly i na jiných ministerstvech. A já věřím, že se to podaří.

Takže vás poprosím o podporu tohoto bodu a zařazení na program schůze jako druhý bod.

A ještě se hlásí kolega Jakob s přednostním právem.

Prosím pět minut pauzu na poradu klubu. Děkuji.

Ještě vás všechny odhlásím, eviduji žádost o opětovné přihlášení, požádám vás, abyste se svými kartami opět přihlásili. Pan poslanec Petr Letocha ruší svoji dnešní omluvu.

Nejprve budeme hlasovat o zařazení prvního bodu dnešního jednacího dne, a to je potvrzení předsedů jak výboru pro regionální rozvoj, tak výboru pro obranu jako jeden bod. To je nejprve zařazení na program a poté zařazení jako první bod dnešního jednání.

Kdo je proti tomuto návrhu?